Proč tomu tak je?

Například existuje v Právních rozhledech článek či kapitola Proces odstraňování tvrdostí zákona. Je možné si zvolit jasná a objektivní kritéria právě toho typu porušení jeden den, porušení dva dny, porušení čtyři dny a ta potom samozřejmě aplikovat na všechny případy stejně. Ale zákon dává tohle pole, jaká kritéria zvolit.